Jsou to pozměňovací návrhy, které považujeme za ne úplně vhodné a které by nepomohly cíli této novely. Jedná se například o návrh E1 a E3, kde je návrh, který v podstatě jde i proti celkovému cíli této novely, aby kontrolu vůbec nevykonával stát, to znamená Ministerstvo pro místní rozvoj, ale jenom živnostenský úřad, což by znamenalo samozřejmě navýšení počtu zaměstnanců živnostenských úřadů. A tady musím říci, že to opravdu není cílem naší novely, aby stát měl nějakou kontrolu i v této agendě.